Žádná taková čísla nejsou k dispozici a podle slov na tom semináři je velmi obtížné se k těm číslům dostat, a pokud bychom nějaká čísla resp. Ministerstvo financí nějaká čísla zveřejnilo, stejně se dají zpochybnit, protože se měnily zákony, byla různá ekonomická situace, někdy byl ekonomický růst, někdy byla ekonomická stagnace. Ale právě proto by ten ekonomický růst příjmů měl reagovat na celkovou úroveň ekonomiky a ta čísla by to měla jasně ukázat.

Já si dělám už roky tabulky, takže to vidím měsíc po měsíci podle toho, jak Ministerstvo financí zveřejňuje měsíční výsledky.

Máme otevřený zákon o DPH, pokud má Ministerstvo financí pravdu, že v těchto oborech kontrolní hlášení nemá žádný smysl a nic nepřináší, tak to zrušme jako zbytečné byrokratické opatření, které nic nepřináší. Podotýkám, to nejsou slova opozice, ale slova zaměstnanců Ministerstva financí z toho semináře.

Dlouhodobě to považujeme za zbytečný byrokratický nástroj, který nepřináší nic státnímu rozpočtu, a tato vlastně chybějící analýza dopadů usvědčuje Ministerstvo financí z toho, že my máme pravdu, není to naopak. To je celá propracovaná metodika Ministerstva financí. Na druhé straně, ať se to vládním poslancům líbí, nebo nelíbí, došlo k uzavření mnoha provozoven, zejména v malých vesnicích. Vždyť to nemají tak daleko. No a co přináší třetí a čtvrtá vlna EET? Položím řečnickou otázku, na kterou jsem také neznal odpověď, a požádal jsem spolupracovníky, aby mi tu odpověď našli.

Terénní sociální služby. Zcela logicky.

Je mi schopen někdo s vážnou tváří tvrdit, že v oblasti terénní sociální péče dochází k daňovým únikům? Že tam jsou bílí koně, karuselové podvody, karuselové obchody?

Podle mě výstřel úplně vedle. Mně nepřijde normální, pokud si čtu ve veřejných zdrojích, že jsou lidé, kteří posílají tisíce účtenek každý měsíc.

To nemá žádnou logiku. Já tam žádný přínos EET v daních z příjmů fyzických osob prostě nevidím.